Já nechci zneužívat svého postavení řídícího schůze, ale fakticky někdy v předminulém volebním období se toto řešilo a zavedená praxe je, že ve třetím čtení se vede rozprava, která je přístupná pro všechny i bez toho návrhu, protože není skutečně povinností předkládat ten návrh a jde o vyjádření poslance. Myslím, že tím zabráním další zbytečné procedurální přestřelce, která tady může působit, a omlouvám se všem, že jsem porušil jednací řád tím, že jsem nepředstoupil k řídicímu pultu, ale žel, mě nemá kdo vystřídat, protože řídící může hovořit, jenom když je vystřídán, a řádně se přihlásit do rozpravy. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu dlouho zdržovat, jenom chci říct stanovisko, které na svých jednáních uzavřelo hnutí Úsvit, které souhlasí s navrhovanou novelou zákona a souhlasí se všemi navrženými pozměňovacími návrhy.

Děkuji. Ještě v rozpravě. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Byť mám pana poslance Zahradníka rád, i paní poslankyni, tak tady mám stanovisko od odboru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky, kteří pracují s velmi rizikovou skupinou, tak je zapotřebí opravdu tady dbát na kvalifikaci tak, jak je nastavena. Co se týká návrhu u paní poslankyně, v podstatě se v tom shodneme, pouze je nutné se domluvit na technickém postupu. Nám přijde daleko systémovější, aby nejprve toto bylo školském zákoně a poté v zákoně o pedagogických pracovnících, z jednoho prostého důvodu.

Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Mně to aspoň umožní říci tu třetí poznámku, kterou jsem chtěl, a ta se právě týkala návrhu pana kolegy poslance Jana Zahradníka, který se snaží přesvědčit tím návrhem Poslaneckou sněmovnu, aby nenutila vychovatele v dětských domovech mít v každém případě vysokoškolské vzdělání, zjednodušeně řečeno. Zdůvodňoval to tím, že ti vychovatelé, tam vznikají rodinné vztahy, oni v podstatě nahrazují dětem rodinu a v okamžiku, kdy by museli být a za sebe si řeknu nesystémově nuceni k tomu, aby mohli být těmi rodiči jenom v případě, že budou mít vysokoškolské vzdělání, nepovažuji to za moudré.

Nenuťme vychovatele k tomu, aby si za každou cenu museli doplňovat vysokoškolské vzdělání.

Velmi za to prosím. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ano, pan ministr má zájem o závěrečné slovo, paní zpravodajka také.

A tímto vám děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji, pane ministře. Nyní paní zpravodajka se závěrečným slovem. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda na závěr jenom řekla pár slov za ředitele škol, nejen za mě jako poslankyni. Já opravdu rozumím slovům paní poslankyně Putnové. Přála bych si, aby opravdu stav ve školství byl na jiné úrovni, než stávající stav je. Jsem člověk, který musí každý den řešit takzvaně v první linii situaci ve školství, a proto vnímám tuto novelu jako velmi vyváženou a rozumnou.

Kromě toho učitelé, kterým ve věku 55 let uznáme jejich kvalifikaci, patří do skupiny velmi rizikových zaměstnanců a jistě by skončili na úřadech práce a ten problém by se sice z Ministerstva školství vyřešil ze strany, ale posunul by se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji.

Jednak zpřesňuje získání odborné kvalifikace učitelů mateřských škol, prvního stupně základních škol, stanovuje podmínky uznání předpokladu odborné kvalifikace pro výkonného a výtvarného umělce, omezení týdenní pracovní doby u právnické osoby vykonávající činnost školy maximálně na stanovené týdenní pracovní doby, stanovuje obdobným způsobem podmínky uznání předpokladu odborné kvalifikace pro výkon uznaného odborníka z praxe, stanovuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku konverzace rodilým mluvčím.